Já se potřebuji samozřejmě zeptat, a ptala bych se, kdyby na to byl čas v řádných jednáních, na mnoho věcí. Za prvé, změna valorizace důchodů je podle mě nešťastná.

A tito lidé chtějí žít důstojný život. Oni jsou rádi samostatní.

A tito lidé nemají čas, aby si už přivydělali, protože jim to třeba zdravotní stav nedovolí, anebo už není možné, aby práci, kterou vykonávali celý život, vykonávali. Dovedete si představit devadesátiletého člověka, který jinak s vámi bude hovořit, dojde si nakoupit, že by se živil jako pokrývač? No to jistě ne.

Příspěvek?

A ti lidé jsou nemocní.

Je to zbytečné.

A to upozorňuji ještě na jednu věc.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Oni už nemají na to, aby pomohly tomu seniorovi.

A je to škoda.

Čili je škoda, že jste volili tento způsob.

Také děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, no, já přemýšlím, jak naložím se svou poslední v uvozovkách faktickou poznámkou. Já jsem měl připravený strukturovaný projev, takže to zakončím následovně, abych ty dvě minuty nějak smysluplně využil. Nikdo z nás nevíme, jak Ústavní soud rozhodne, a já vnímám vážné sdělení opozice, že chce návrh zákona, který nepochybně projde, u Ústavního soudu, napadnout.

Ty důvody jsem vám chtěl sdělit v tom svém strukturovaném rozhodnutí, v tom svém strukturovaném projevu, ale čas na něj není. Takže opravdu tomu věřím. A doplňuji k tomu jeden kontext, který tady nepadl.

Takže já věřím tomu, že vláda připravila, odůvodnila návrh zákona správně.

A ještě jednou čestně v té poslední minutě nabízím rozumnou sázku o to, že testem ústavnosti návrh zákona projde.